Dnes v důsledku zcela zřejmého a nesmyslného boje proti všemu, co vláda Andreje Babiše zavedla, chtějí Petr Fiala a Zbyněk Stanjura zrušit jeden ze základních nástrojů digitalizace státní správy. Chtějí zrušit jeden ze základních nástrojů narovnávání podnikatelského prostředí v České republice a chtějí státní rozpočet v této krizové době ve světle toho, co jsem před chvílí řekla, připravit o 13 a při zavedení dalších vln až o 21 miliard korun.

Odvětví, kde se předpokládal podle analýz a podle údajů Českého statistického úřadu největší objem v té době nepřiznaných příjmů.

Krok za krokem, s rozmyslem, jsme zaváděli nová opatření, která nejenom zlepšila kvalitu tržní ekonomiky v naší zemi.

Dohromady by šlo tedy téměř o 21 miliard korun každoročně! To vše jsou zcela jisté finanční prostředky, které by se vládě v rozpočtu nyní velmi, velmi hodily. Není možné na jedné straně hovořit o zvyšování daní, jak nám předvedl včera a v těchto dnech ministr a vicepremiér této vlády, ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Mluvit o tom, že vláda nemůže více pomáhat firmám a domácnostem, a na straně druhé si dobrovolně škrtnout výrazný příjem rozpočtu.

Tento názor sdílí třípětinová většina české veřejnosti.

A já věřím, že je třeba, aby stát zajišťoval rovnost podmínek, a dle výzkumu STEM nejsem sama, většina českých občanů to vnímá podobně. Kde není slušnost nevýhodou. Vaše vláda si do programového prohlášení napsala, že chce bojovat s šedou ekonomikou.

Bylo jím podstatné a významné snížení administrativní zátěže, a to pro podnikatele, ale i pro státní aparát. Může jich cíleně využívat a následně také analyticky zpracovávat. Díky EET nemusel finanční úřad zahajovat namátkové kontroly a prověřování, které poctivou část podnikatelské sféry a tady chci říci, že této části je naprostá většina časově a administrativně zbytečně zatěžovaly. A samozřejmě tyto daňové kontroly nejsou zadarmo a budou stát stovky tisíc korun na administrativních nákladech státu a další stovky tisíc korun bude podíl administrativních nákladů podnikatelského sektoru.

Férové podnikání je základem zdravé ekonomiky a konkurenční výhoda nesmí být založena na nezdanění příjmů.

Místo uvažování o zavedení dvojí kvality péče, snížení rodičovské, zvyšování zdanění práce, snížení podpory v nezaměstnanosti nebo zvýšení věku odchodu do důchodu by se měla v první řadě podívat, kde lze zvýšením efektivnosti výběru daní získat finanční prostředky do státní kasy. Vy ale ty prostředky naopak škrtáte. A to je neodpovědné, zmatené a hlavně velmi nebezpečné pro rozpočtovou politiku.